Vážený pane předsedo Sněmovny reprezentantů, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych i já několika slovy završil dnešní slavnostní schůzi. Moc mě těší, že jsme měli možnost si vyslechnout projev pana Paula Ryana právě zde v historické budově a v tomto sále naší Poslanecké sněmovny, protože se jedná teprve o třetí projev amerického či českého politika v dějinách naší samostatné země.

Toto je tedy třetí projev a já bych tím chtěl zdůraznit výjimečnost tohoto zasedání a výjimečnost této chvíle. My si letos připomínáme a slavíme sto let nezávislého moderního státu a na této historické události, pro nás zásadní, má lví podíl právě země našeho hosta, Spojené státy americké.